To je prostě špatné rozhodnutí. Přitom máme plné supermarkety lidí.

Tak to je jedna věc.

Děkuji. A pan poslanec Válek chce reagovat s faktickou poznámkou. Já se omlouvám a jenom velice stručně. Já jsem připraven kdykoli přijít pomoct jim. A prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci mlčeti zlato. Děkuji. A nyní budeme pokračovat v rozpravě.

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k tomuto vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků Severoatlantické aliance a Evropské unie na území České republiky.

Určitě je potřeba poprosit o pomoc naše spoluobčany v zahraničí, jak už bylo řečeno, zdravotníky, kteří vystudovali v České republice.

Na druhou stranu chápu, že se musíme obrátit i na okolní země a požádat je o pomoc, protože skutečně stav v České republice není dobrý, je tristní, je zoufalý a jsme prakticky nejhorší na světě.

Proč nevyužijeme zemí, které jsou členy Rady bezpečnosti nebo jsou přímo členy OSN, protože je spousta zemí, které můžou nabídnout pomoc České republice a nejsou členy Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Děkuji vám. Děkuji. A jako poslední je v obecné rozpravě přihlášen pan poslanec Luzar. Já požádám sál o větší klid. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych navázal na slova svého předřečníka a zmínil dva okruhy věcí, které považuji za podstatné, a tím vůbec nechci zpochybňovat iniciativu, která tady je předložena. Předkladatelka, nebo zástupce předkladatele, ctěná kolegyně paní Černochová, vaším prostřednictvím, tady zmínila tu iniciativu, jak vznikla, jak byla inspirována. A upozornila na to, že to bylo hlavně osobním jednáním a vztahy, které jsou vytvořeny mezi členy české armády a americké národní gardy, které vedly k tomu, že se tady objevila tato žádost. Usnesení, které je nám předkládáno, ale hovoří o vojenském pobytu zdravotníků členských států organizace Severoatlantické smlouvy anebo Evropské unie. Když se zaměřím na organizaci Severoatlantické smlouvy, chtěl bych upozornit, a teď to není, že bych byl třeba i proti, ale upozornit na to, že zmiňovaná v úvodním slově domobrana není z pohledu našeho práva vojenským zdravotníkem.

Když se podíváte do Wikipedie, najdete tam jasnou definici, že obě dvě možnosti jsou možné.

Aby mohli de iure být uplatněni, měli by být vysláni prezidentem Spojených států amerických, který je druhou osobou, která může velet národní gardě.